Děkuji za slovo. Bylo tedy zrušeno...

Pan poslanec Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji, pane poslanče. My o vaší námitce budeme hlasovat. Zahájil jsem hlasování o námitce pana poslance Hegera.

Návrh byl přijat. Budeme opakovat znovu pardon. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo. Já se velmi omlouvám, ale myslím si, že je docela užitečné se na to podívat důkladně. Prosím pět minut na poradu klubu.

Musíme hlasování dokončit. Je usnesení, že pokud se zpochybňuje hlasování, tak v tomto stavu to nejde. Zahajuji hlasování pozměňovacím návrhu B1.

Návrh byl přijat.

Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

Ne, pauzu na jednání poslaneckého klubu v délce pěti minut. Tak to dobře chápu.

Ještě předtím, než jsem vyhlásil pauzu, se hlásil pan poslanec Vozka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, stalo se mi to poprvé v této Sněmovně, ale na sjetině mám, že jsem hlasoval pro, ale ve skutečnosti jsem hlasoval proti. Proto dávám podnět ke zpochybnění hlasování. Děkuji. Protože to následuje bezprostředně kdyby si pan předseda nevzal pauzu, bylo by to bezprostředně, tak pokud nebude námitka proti mému postupu, tak toto hlasování umožním. Zahajuji hlasování o námitce pana kolegy Vozky. Kdo je proti?

Námitka byla přijata. Budeme opakovat hlasování o návrhu B1. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji opakované hlasování o pozměňovacím návrhu B1. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji.

Zde bude muset dojít k úpravě, ale jsou to legislativně technické změny, ke kterým bude jenom upraveno značení písmen.